Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.

Já bych chtěla velmi stručně říct, že cílem tohoto návrhu je dostat pandemii pod kontrolu. Rozumím obavám podnikatelů, rozumím obavám zaměstnavatelů, nicméně to je bohužel z tohoto pohledu pouze dílčí zájem. Děkuji.

Takže infekční onemocnění, pokud někdo nenahlásí, tak je potřeba říct, že dělá přestupek nebo trestný čin. Takže i to by si měli všichni uvědomit, že infekční kolegy, spoluzaměstnavatele, rodinu je povinností nahlásit.

Děkuji za něj, pane místopředsedo.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěla ještě okomentovat jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, které jsem tady představovala.

Děkuji.

Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem, ale já se jí zeptám, kolik času potřebujeme na... Hodinu? Hodinu na zpracování.

Děkuji.